Modernizacija koja naravno i dalje teče punim tijekom je ako gledamo sa stajališta po utrošku materijala odnosno papira, postignuta da smo nekada imali 11 milijuna stranica, sada je to svedeno na 200 000 stranica godišnje, postalo je sve informatizirano. Dakle, temeljem Zakona o državnoj statistici, sam DZSS u suradnji sa drugim nositeljima odnosno ovlaštenim tijelima službene statistike, izrađuje nacrt prijedloga zaključka, on se raspravlja i prihvaća na Statističkom savjetu koji je bi 8. svibnja i prihvaćen je jednoglasno. Samo izvješće poseban naglasak stavlja na integraciju statističkih sustava RH u europski statistički sustav te na omogućavanju usporedivosti statističkih podataka RH s podacima članica EU-a.

Dakle u skladu sa Zakonom o službenoj statistici, godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta istraživanja, prvo je statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka, potom statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te zaključno razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja. Slijedeći najbolju europsku praksu vezano za godišnje izvješćivanje nacionalnih statističkih ureda, izvješće za 2017. g. se sastoji od dva djela, prvi dio osim uvoda kojim s ukratko opisuje statistička područja, sadrži prikaz onih istraživanja kod kojih su izvršena unaprjeđenja. Npr. unaprjeđenje metodologije, revizije, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanja s nacionalnim ili europskim standardima. U tom smislu u samom izvješću imamo 6 područja koja su ovaj put obuhvaćena, to su od ka gledamo od demografije i društvene statistike preko makroekonomske statistike i poslovne statistike i statistike poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, statistike za više područja i na kraju podrška statističkom outputu. Nadalje, tu se i prikaz rezultata projekata odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u 2017. na koje se izvješće odnosi. Drugi dio izvješća sadrži preglednu tablicu s popisom svih planiranih aktivnosti sa statističkim područjima uključujući i potvrdu izvršenja svakog istraživanja odnosno kratko obrazloženja u slučaju ako istraživanje nije provedeno u cijelosti ili u skladu s definiranjem rokova iz godišnjeg provedbenog plana.

Gledajući prema vrsti istraživanja, 167 istraživanja je bilo na temelju neposrednih prikupljanja podataka, 69 na temelju administrativnih izvora podataka, 45 razvojnih aktivnosti.

Ove tri koje nisu bile provedene su ankete o trošku rada, godišnje istraživanje o zaposlenju i plaći i metodologija i obračun vrednovanja dugotrajne imovine RH. Ova anketa se provodi na višegodišnjoj dinamici pa se naravno i nastavlja provoditi a potrebno što sam spomenuo, već su uvršteni godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti za 2018. Inače za provedbu statističke aktivnosti u 2017. Državni zavod za statistiku planirao je 97.2 miliona kuna utrošeno je 86.3. miliona kuna, što je indeks 88.9% u odnosu na godinu ranije. što se tiče financiranja drugih projekata u smislu projekata EU oni se financiraju iz sredstava Eu, fondova EU odnosno Europsko socijalnog fonda i ostalih refundacija, oni su ukupno u 2017. izglasali 9.4 miliona kuna. Hvala na pažnji. Prva je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala Potpredsjedniče, uvaženi Državni tajniče imam samo jedno pitanje, naime, znamo da je popis stanovništva jedan ogroman i skup projekt i kroz povijest se u mnogim zemljama je pravilo da se provodi svaki 10 godina tako i u Republic Hrvatskoj, neke zemlje poput Kanade mislim da imaju malo kraći rok 5 godina.

Hvala lijepo na pitanju poštovanom gospodinu zastupniku. Naravno pripreme što se tiče popisa stanovništva već traju, one su i u ovom izvješću sadržane, sami način provedbe koji je bio na način da su ljudi hodali po cijeloj RH i popunjavali upitnike želi se informatizirani kao što sam i spomenuo uvodno, taj broj od 11 miliona stranica izvješća koje su imale na godišnjoj razini se sada sveo na 200 tisuća, znači sve je prešlo informatizaciju. Cilj nam je i želja da to već ovom popisu 2021. napravimo baš u tom smislu poput tableta takvi upitnici popunjavaju i da postignemo ono što je postigla Estonija u svome dijelu, znači da se informatizira cijela država na način u nekoj budućnosti da uopće neće biti potrebno raditi popis stanovništva nego ćemo iz baza podataka iz smisla matica rođenih ili umrlih točno znati koji su naši stanovnici i njihov broj. Poštovani Državni tajniče, mene zanima jedna stvar iz vašeg Izvješća to je kad govorimo o ljudskim potencijalima odnosno ljudskim resursima. Naime, kako je ovdje navedeno u vašem Izvješću sukladno poglavlju 18. smo bili u obvezi prilikom ulaska u EU povećati kapacitete, mi smo tada spojili sve županijske uprave i dobili negdje oko 200, malo manje novih zaposlenih. I sada gledam nešto što je manje više isto za sva ministarstva i državna tijela.

Dakle, kao što i sami znate sistematizacija i stvarni broj ljudi u pravilu nije uvijek jedan na jedan, ona se uvijek planira na bazi budućih aktivnosti koje će neka služba obavljati, u ovom slučaju kolega ravnatelj spominje da su se, ovaj da se broj sistematiziranih službenika bazirao na procjenama u odnosu na druge države članice i aktivnosti koje nas očekuju. Naravno da nije dobro s obzirom na ovu statistiku da zadnji 10 godina taj broj nije se zadržao nego je 100-ina ljudi manje što znači da će se trebat poradit na tom dijelu, zato jedna od ovih aktivnosti koje sam uvodno spomenuo i prenijeta u 2018 godinu da se nije baš zbog ljudskih faktora mogla dovršiti. Otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče Zrinušić, ravnatelju Krištof, uvažene kolegice i kolege. Prije svega zahvaljujem Državnom tajniku na vrlo sadržajnom izvješću i na samom početku želim istaknuti kako će klub zastupnika HDZ-a podržati predmetno izvješće koje je vrlo iscrpno te držimo kako se ovakvi statistički podaci i istraživanja potrebni, kvalitetni i dobri. Evo, u uvodnom izlaganju čuli smo kako je godišnjim provedbenim planom planirana provedba ukupno 281 statistička aktivnost gdje Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, koordinator i diseminator sustava službene statistike RH redovito provodi najveći broj istraživanja te je od ukupno planiranog broja planirao provesti 234 statističke aktivnosti, odnosno jednaki broj aktivnosti kao i prethodne 2016. godine dok je uspješno provedeno ukupno 231 aktivnost. Analizirajući iz gledišta cjelokupnog statističkog sustava RH broj planiranih statističkih aktivnosti smanjen je s 292 u 2016 godini, na 281 aktivnost u 2017. od čega je ukupno provedeno 276 aktivnosti. Odstupanje u izvršenju ukupnog financijskog plana koji je 88 % od ukupno planiranih sredstava odnosi se na u najvećem dijelu na projekte koji se financiraju iz EU sredstava i to uglavnom na planirane materijalne rashode. Ono što svakako valja istaknuti je to kako zbog nedostatka resursa Državni zavod za statistiku i u 2017. godini nije proveo nekoliko statističkih aktivnosti. Točnije 3. No ista su uvrštene u godišnje provedbene statističke aktivnosti te njihova provedba planirana u skladu s definiranim rokovima. Slijedom navedenog treba voditi računa kako i dugogodišnja i sve izraženija nedostatna ... [[Govornik se ne razumije.]] dugoročna neodrživa i postaju ograničavajući čimbenik u ispunjavanju obveza preuzetih pristupanjem RH EU. A osobito pri aktivnom sudjelovanju u europskom statističkom sustavu, uzimajući u obzir i činjenicu da se pred europskim a samim time i hrvatskim statističkim sustavom postavljaju sve veći zahtjevi kroz proširenje postojećih obveza koje proizlaze iz pravnog okvira EU u području službene statistike. Slijedom svega navedenog kao što sam i rekla na samom početku Klub zastupnika HDZ-a podržati će predmetno izvješće. Sljedeća, sada prelazimo na pojedinačne rasprave, trebala je biti kolege Ivana Pernara, nema ga. Gubi pravo na govor. Sljedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog kolege Gordana Marasa, nema ga. Gubi pravo na govor. Ja ću time zaključiti onda raspravu o ovoj točci a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti, vjerojatno sutra o njoj.